Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, já jsem si velmi pečlivě vyslechl, co tady paní kolegyně Černochová říkala, a chtěl bych vás také všechny požádat, abychom vyslovili souhlas českého Parlamentu s účastí našich vojáků v Iráku. Považuji to za nezbytně nutné. Souhlasím s tím, že nelze čekat, je lepší bojovat tam, kde ten konflikt je, než čekat, že se konflikt rozšíří do České republiky nebo do Evropy.

Ano, toto je zlomový okamžik toho, do čeho jsme se dneska dostali. Děkuji panu poslanci Foldynovi. Další je pan poslanec Černý. Prosím, pane poslanče. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, pane ministře, páni ministři, dámy a pánové. Dovolte jenom pár poznámek. Chtěl bych za prvé uklidnit koalici bez ohledu na počet, v jakém se nachází, že jsme připraveni zvednout pro návrh Ministerstva obrany ruku, ale to vůbec neznamená, že nemáme výhrady. Ty výhrady jsou v podstatě tytéž, co už tu zazněly, a já pevně věřím, že si je pan ministr vědom toho, že to nebylo poprvé. Jenom připomenu, že takové urychlené jednání třeba výboru jsme už museli svolat, abychom řešili věci, které se daly řešit v normálním režimu, a když si představíte, že jde o docela závažnou věc, protože dnes ani není nic nebezpečnějšího než oblast, kam ty lidi vysíláme, tak vláda se sešla pátého. Pátého přijala materiál, který je nám postoupen. Za tři dny jsme byli schopni to projednat a připravit se na toto dnešní jednání.